Co se týče teď tohoto postupu v rámci Poslanecké sněmovny, tak za sebe musím říci, že za klíčové považuji, aby lázně měly platný indikační seznam. Proto tedy navrhuji a doporučuji, abychom hlasovali pro znění tohoto zákona v senátní verzi, která tedy ten problematický přílepek odstraňuje. V případě, že by k tomu nedošlo, tak samozřejmě za menší zlo považuji i přijetí toho původního návrhu i s těmi negativními dopady na tisíce lékařů, protože si prostě myslím, že dopad na desetitisíce zaměstnanců lázní, na tisíce pacientů je významnější. Ale v případě přijetí té senátní verze by to bylo bez jakýchkoliv dopadů, a poprosím proto primárně o podporu této varianty.

Není tomu tak. Tak ještě než otevřu rozpravu, budu konstatovat došlé omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá dále pan poslanec Ivan Gabal, paní ministryně Karla Šlechtová, pan poslanec Karel Tureček a paní poslankyně Zuzana Kailová ze zdravotních důvodů. Otevírám rozpravu a připomínám, že nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Zároveň připomínám, že senátorům, kterým dám slovo jako prvním, neumožním vystoupení po skončení rozpravy, jako učinila paní místopředsedkyně Jermanová, vzhledem k tomu, že bych je nechtěl také vést k věci. Máte slovo.

Nový rok jako svátek naděje a rozumu a že k tomu přispějeme tím dnešním vaším rozhodnutím.

V této fázi byla nutná rozhodnutím nebo nálezem Ústavního soudu, který definoval podmínky pro přijímání zákonných ustanovení v lázeňské péči.

Takže opakuji, že Senát nemá vůbec žádný problém s tou částí, která byla předmětem vládního návrhu, a myslím si, že všichni bychom měli tuto část podpořit.